Následné odstavce se přečíslují. Zavedení odkladu účinnosti zákona pro obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, nebo právnické osoby, ve kterých má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast, je nadbytečné vzhledem k navrhovanému zakotvení trvalé výjimky. Pokud chceme zakotvit trvalou výjimku, tak nemusíme zavádět odklad účinnosti, protože ten odklad je navždy. Pokud bude trvalá výjimka. Odůvodnění: Je žádoucí nezavádět povinnost uveřejňovat staré smlouvy i v případech, kdy se novou dohodou pouze ruší. Zavedení povinnosti v případě takových smluv nedává moc smysl, zejména v porovnání s obdobnými smlouvami, jejichž platnost nekončí zrušovací dohodou, ale například výpovědí, uplynutím času či na základě jiné právní události.

Považuji stanovisko Svazu měst a obcí ze velmi důležité.

Děkuji za pozornost. Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat v obecné rozpravě, nyní pan kolega...

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za všechny příspěvky, které v obecné rozpravě zazněly. Jsem rád, že se tomuto z mého pohledu, a doufám, že i z vašeho pohledu důležitému zákonu, věnujete. Nebudu komentovat odůvodnění pozměňovacích návrhů, to je samozřejmě na předkladatelích a rozhodne se v rámci třetího čtení. Ale nerad bych nechával některé otázky, které k zákonu zazněly, nezodpovězeny. Nepovažoval bych to za slušné. Už na minulém projednání druhého čtení zazněly otázky od pana poslance Klána, tak bych mu na ně v krátkosti odpověděl. Jaké jsou náklady na provoz Registru smluv předpokládány?

Samozřejmě, že proti mluví otázka zněla jenom na náklady, nezněla otázka na přínosy, protože tu je také nutné položit.

A pokud si chce přidělávat práci, může ji samozřejmě vést vedle Registru smluv.

Ale to by mně přišlo nefér, protože takový argument nemusí být naplněn. Kolik zemí Evropské unie má zavedený Registr smluv? Tak je to v této chvíli Slovensko a Slovinsko. Opět bych jen zmínil přínosy.

A samozřejmě to nejsou tvrdá data, která by se dala nějakým způsobem výrazně rozporovat nebo hodnotit. Ale důvěra v dnešní době a v dnešní společnosti k politice a veřejným institucím je velice důležitá.

Jakým způsobem se identifikuje částka smlouvy, která je sepsána v cizí měně?

Pokud je smlouva zveřejněna v Registru smluv, musí být následně zveřejněna na základě zákona o veřejných zakázkách, jaký je přesný výklad, nemusí. Je to definováno v paragrafu komplexního pozměňovacího návrhu, primárním je Registr smluv. Kdybych to převedl, když jednou je datově zveřejněna smlouva, tak její sdílení do desítek, stovek dalších registrů případně aplikací, vyhledávání informací, porovnávání už je bez další práce. Jednou datově vstoupená do systému znamená, že v tom systému už může být použita kdekoliv. To je samozřejmě otázka, která může zaznívat a zaznívá. A pak máte tři měsíce na možné opravy. Pokud zveřejníte informace navíc, můžete je samozřejmě dodatečně začernit, ale to je, kdo se pohybuje ve veřejné správě, tak ví, že musí fungovat podle zákonů.

Pan poslanec Kalousek a pan poslanec Kaňkovský odůvodňovali svoje pozměňovací návrhy, což respektuji, stejně jako pan kolega Stanjura. K otázkám, které zazněly od pana poslance Stupčuka a pana poslance Snopka. První výhrada, která se víceméně shoduje, že nejde o vládní návrh, že by to správně měl být vládní návrh.

I když zákon předkládají poslanci, v tomto případě dokonce 78 poslanců, je to zcela řádný legislativní proces definovaný Ústavou. Napadat ho tedy je možné, ale není to podložené ani Ústavou ani zákony.